A za nás se to změnilo a hlavně ta strategie byla péče orientovaná na pacienta, rozvoj všech segmentů poskytovatelů zdravotních služeb podle potřeb poskytovatelů, odborných doporučení odborných lékařských společností.

Je to materiál pojišťoven.

A tam jsou ještě velké rezervy. Tak doufejme, když dnes ministr financí říká, že ano, že zůstatky jsou vysoké, tak uvidíme, jak to bude vypadat příští rok a jak to ty pojišťovny zvládnou, ale je potřeba asi vědět, že jsou tam nějaké rezervní fondy. Kdo věděl, že přijde největší pandemie za posledních sto let, a kolik nás covid stál? Investujeme do zdravotní péče, to byla strategie, změna přístupu. Hodnota investice do zdraví, ne pouze náklad, ale nový koncepční systémový přístup zdravotní politiky. Investujeme do zvýšení dostupnosti zdravotní péče, to byla naše strategie, to je naše strategie.

Investujeme do zlepšení organizace zdravotní péče a průchodu pacienta systémem.

Strategie zacílená na aktivní zajištění a zlepšení dostupnosti zdravotní péče a hrazených zdravotních služeb. Byla realizována za nás nová strategie zacílená na pacienta, dostupnost a kvalitu. Není to všude stejné v naší republice, není to, jsou tam velké rozdíly, a je proto důležité realizovat tuto strategii:

Takže zdravotnictví by mělo být hlavní priorita této vlády a já zatím ten pocit nemám. Proto mám obavu, jestli skutečně nová vláda bude pokračovat v nastavené strategii.

A skutečně ta prevence, ten boj proti rakovině je v zájmu všech našich občanů.

Takže já bych chtěl vyzvat pana ministra, aby v tom pokračoval, a samozřejmě doufám, že pan ministr financí bude mít dostatek peněz tak, jak jsme my my samozřejmě podporovali financování zdravotnictví.

A samozřejmě vy jste je dostali do pozice, že oni nevědí, co bude. Tak řekněte, co bude příští rok. Vždyť přece do konce května byste měli mít už nějakou představu, jak bude vypadat rozpočet roku 2023.

Já jsem ještě ani neslyšel, že by stávající vláda vůbec řešila evropské fondy, kolik tam máte peněz.

Více než 100 miliard. Takže přestaňte říkat, že nejsou peníze. A tyto peníze máte díky tomu, že lidi platí vaši inflaci, za kterou nemůžete, ale díky které zkrátka máte obrovské inkaso. Obrovské inkaso.

Takže já vám za to moc děkuju.